Předložený návrh uvede paní ministryně Jana Černochová.

Máte slovo.

Pane profesore... děkuju. Máte slovo. Děkuju, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi vás krátce seznámit s předkládaným návrhem na ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Jak je patrné ze samotného názvu, hlavním cílem této mezinárodní organizace, zkráceně OCCAR, je spolupráce na současných a budoucích společných programech na vyzbrojování mezi členskými státy, kterými jsou Belgie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Velká Británie.

Návrh na sjednání dohody byl iniciován Ministerstvem obrany a Ministerstvem průmyslu a obchodu počátkem roku 2020. Ministerstvo zahraničních věcí zároveň potvrdilo, že sjednání dohody je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Vyjednávání dohody vedl za českou stranu Národní bezpečnostní úřad, který je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Při jednání bylo dosaženo vytyčeného cíle, a tedy umožnit výměnu utajovaných informací mezi smluvními stranami a zajistit jejich odpovídající ochranu.

Zejména se zavazují, že neumožní přístup k utajovaným informacím poskytnutým druhou smluvní stranou neoprávněným subjektům nebo třetím stranám.

Nyní vám, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, předkládám ke schválení návrh na ratifikaci této dohody.